Vzpomínám si na emocionální projevy stran kožešinových zvířat a na vystoupení různých poslanců a poslankyň.

Nemyslím si, že je potřeba jakkoliv postupovat drasticky a jakoukoliv stranu kvůli tomu terorizovat.

Nicméně jsme připraveni podpořit i tyto návrhy, pokud budou rozumné a pokud budou v nějaké smysluplné výši, která zásadním způsobem nezatíží rozpočet. Je to proto, že přechodné období bylo opravdu krátké.

Není ministrem životního prostředí, není ministrem slepic, ale je ministrem zemědělství. Na druhé straně ví on stejně dobře jako já, že evropská legislativa, pokud je přechodné období pět let a více, nenařizuje jaksi odškodnění a není k tomu nejmenší důvod.

Vzpomeňme si, že tady zaznělo, že snad 85 % některých druhů potravin by mělo být českých.

Takže za mě, nebojme se hlasovat podle svého svědomí a vědomí, stejně ty změny nastanou. Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Faltýnek.

Já bohužel nejsem schopen vám říct stanovisko našeho klubu, který je největší v této Poslanecké sněmovně, protože my jsme se nedokázali jednoznačně dohodnout.

Chtěl bych mu prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat za jeho vystoupení a zejména za ty poslední dvě věci, které řekl, že bychom měli všichni apelovat, i když z mých úst to možná bude znít divně, na ministra zemědělství, na vládu, na premiéra, aby se pokusili v rámci Evropské unie sladit noty ve všech členských státech, i v Polsku, i v Rumunsku, i v Maďarsku, i v Řecku, i v Portugalsku.

Na našem klubu apeloval na naše kolegy a kolegyně, aby podpořili kompromisní návrh Martina Kolovratníka, a já věřím tomu, že většina z našich poslanců podpoří návrh Martina Kolovratníka, i když já jako předseda zemědělského výboru ho nepodpořím. Takže tolik jenom velmi stručně z mé strany.

Dneska na základě údajů obchodních řetězců, které mají 85 % trhu s potravinami v České republice, je to 59 % v průměru všech položek na pultě pro naše zákazníky. Takže u těch vajec bych se nebál.